Já jsem vyslechl, stejně jako všichni občané této země, že se chystáte vládu rekonstruovat, což je samozřejmě vaše právo, které plně respektuji. Nicméně působí to trošku zvláštně v souvislosti s vašimi nedávnými prohlášeními.